Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s aktuálním děním kolem trati Mladá Boleslav Nymburk a všejanské spojky. Jedná se o stavbu, jejímž cílem je trať zkapacitnit pro potřeby nákladní dopravy v souvislosti s požadavkem společnosti Škoda Auto, a. s. Obsahem této části je řešení v úseku Luštěnice Mladá Boleslav. Předpokládané dokončení stavby je v prosinci roku 2016. Investiční náklady jsou 920 milionů korun.

Návrh řešení všejanské spojky je součástí připravované aktualizace studie proveditelnosti Praha Liberec, která posoudí veškeré možnosti modernizace železniční infrastruktury v tomto směru. Pro další postup bude nutné zajistit zpracování studie proveditelnosti modernizace železničního spojení Praha Liberec s cílem nalezení ekonomicky efektivní varianty. To se bohužel dosud za posledních deset let nepodařilo. Ministerstvo dopravy souhlasí s tím, že vybudování krátkého úseku mezi Milovicemi a Čakovicemi je zajímavou možností v rozvoji železniční infrastruktury na území Středočeského kraje. Samostatné řešení zřízení novostavby všejanské spojky bez současného řešení navazujících úseků železniční infrastruktury by mohlo mít nepříznivý vliv na posouzení veškerého přepravního potenciálu se současným negativním vlivem na ekonomické hodnocení zmíněného záměru. Po zpracování aktualizace studie proveditelnosti se předpokládá nalezení a schválení ekonomicky efektivní varianty modernizace vhodné k další přípravě. Děkuju. Zeptám se pana poslance, zda chce vystoupit. Prosím.

K té zamýšlené studii bych chtěl jenom říci, že rozumím i tomu, že je předpokladem zkapacitnění této trati a potom realizace všejanské spojky.

Vážený pane poslanče, jenom pro upřesnění, ta stavba zvýšení zkapacitnění trati Nymburk Mladá Boleslav je v přípravě a faktické zahájení se počítá až za rok a půl, takže proto to ještě nezačalo. Děkuji. Prosím paní poslankyni Radku Maxovou, která bude interpelovat paní ministryni školství. Vážená paní ministryně, v únoru byl vyhlášen rozvojový program pro navýšení platů ve státním sektoru.

V listopadu tohoto roku byl vyhlášen opět rozvojový program na zvýšení platů ve státním sektoru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy říká, že peníze z roku 2015 do října dostanou tyto školy v normativech v roce 2016, což je v pořádku.

Zpoždění dorovnání financí dosáhne až 14 měsíců. Dle mého názoru by mohlo Ministerstvo školství pokračovat v únorovém scénáři a vytvořit pro soukromé a církevní školy rozvojový program pro dorovnání financování vyhlášené 1. listopadu, a to co nejdříve.

Nevidím tedy důvod, proč by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo dělat rozdíly mezi příjemci, což jsou v konečném důsledku žáci. Ráda bych vás tedy požádala o dopřesnění informací, zdali opravdu ten rok 2017 je správně napsaný, tak jak jsem obdržela. Děkuji a prosím paní ministryni. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na základě interpelace paní poslankyně potvrzuji, že skutečně nedošlo k navýšení finančních prostředků pro soukromé školy. Důvodem je odlišná právní regulace soukromých škol oproti školám veřejným z hlediska financování. Nejde o to, že bychom chtěli soukromé školy obrat o jejich nějaké oprávněné nároky, ale jde skutečně o způsob financování, kdy podle jejich zákona částka, která je jim přikazována, vychází z předchozích ročních normativů uplynulého roku.

Takže tolik stručně. Veškeré prostředky navíc, které byly případně diskutovány odborně a byly i z mé strany vůči Ministerstvu financí uplatňovány, byly odmítnuty.

Tolik stručně. Prosím.

Paní ministryně. Ano, přesně tak.

Kolik procent Romů má středoškolské vzdělání? Kolik procent Romů má vysokoškolské vzdělání?

Vážený pane ministře, neděláme někde chybu? Neměli bychom pracovat s romskou populací jinak? Děkuji za odpověď. Děkuji.